To se víceméně také týká konkrétně města Louny.

Věřím, že mi vyjde vstříc i Ministerstvo životního prostředí, protože pokud vím, tak diskuse probíhaly i ze strany hejtmana Ústeckého kraje, právě zejména co se týká povodí Ohře. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kučerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Není zájem o faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jestli víme, koho všeho se to bude týkat? Jestli já budu povinen dešťovou vodu svádět do čistírny odpadních vod nebo do čistírny, pak tedy co to tedy v praxi udělá? Zajímalo by mě, jaké jsou tam sankce, když to někdo nemá, protože něco takového zajistit, to nebude jednoduchá záležitost a pro řadu obcí v řádu měsíců určitě nerealizovatelné, spíš v řádu let, možná dokonce desítek let. Kdo to zaplatí? Protože to je podle mě vážná věc, o které je potřeba znát víc dat. Velmi podporuji stanovisko pana zpravodaje, který říkal, že bude dávat návrh na to, aby projednal tento návrh zákona i zemědělský výbor, neboť kompetence Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, co se vody týká, se velmi doplňují, když to řeknu v pozitivním smyslu slova, povodně řeší převážně a odpovědnost má převážně Ministerstvo zemědělství, nikoliv Ministerstvo životního prostředí, ale jsou tam ty kompetence velmi často propojeny.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu... Pan poslanec Plzák, pardon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí o slovo. Prosím, pane zpravodaji. Já si jenom dovolím, pane předsedající, připojit k návrhu pana ministra na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Pan poslanec Jan Zahradník se hlásí do obecné rozpravy dál.

Vyzývám Sněmovnu, aby pro zkrácení nehlasovala. Je to problém samozřejmě.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já se tady připojuji ke slovům pana poslance Zahradníka. Vodní zákon není jednoduchý zákon, není to zákon, který je pouhou transpozicí evropské směrnice, u které by se dalo předpokládat, že to může proběhnout v nějakém zrychleném čtení nebo v kratší době.